Pan poslanec chce položit doplňující otázku. Prosím, máte slovo. Ale ta otázka z toho vyplyne.

Paní ministryně bude reagovat. Jak jsem se snažila vysvětlit, tyto rodiny si nemohou požádat o dávky v hmotné nouzi, protože by nesplnily podmínky.

My toto víme dlouhodobě bohužel jako stát. Jedná se o velké procento rodin. Z mého pohledu, tak jak jsem avizovala, se jedná o dopady sociální reformy jedna, která cílila z hlediska sociálního příplatku právě na nízkopříjmové rodiny s cílem podpořit rodiny s dětmi. Tento byl bez náhrady zrušen.

Já se domnívám, že resort školství a školská soustava má zajistit bezpečí a vzdělávání dětí. A hladové děti v našich lavicích jsou nepřípustné.

Děkuji. Prosím dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Adolf Beznoska, který bude interpelovat nepřítomného ministra financí. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo ještě jednou.

Dotaz směřuje k tomu, jestli to pan ministr nepovažuje za porušení slibu, který opakovaně dává voličům, a tedy že chce snižovat jejich daňovou zátěž. Děkuju. Prosím dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Josef Nekl, který bude interpelovat nepřítomného ministra dopravy. Prosím, máte slovo.

Podle některých informací měla být koncem listopadu zahájena stavba úseku Přerov Lipník nad Bečvou. Má první otázka zní, zda stavba zahájena byla a zda byly odstraněny všechny překážky, které negativně mohou ovlivnit bezpečnost občanů, zejména dětí, které docházejí například na autobusovou zastávku v místní části Přerova Lýsky přes toto stanoviště. Má druhá otázka zní: V jaké fázi je výkup pozemků na úseku Říkovice Přerov, jak daleko je stavební příprava a kdy bude stavba zahájena?

Děkuji vám za vaši odpověď. Děkuji, pane poslanče. Prosím dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Leo Luzar, který bude interpelovat nepřítomného ministra vnitra. Prosím, máte slovo. Vážená paní místopředsedkyně. Vážený nepřítomný ministře vnitra, dovolte mi, abych v krátkosti uvedl svůj diskusní příspěvek. Jelikož jste nepřítomen a vláda momentálně projednávala novelu zákona o střelných zbraních, nechám si většinu připomínek k projednávání tohoto zákona.

A tady bych vás požádal opravdu o zásah. Když se v médiích, konkrétně v České televizi, včera objevila zpráva, že aktivisté vyzbrojení samopaly, kteří předtím vyhodili sloupy elektrického vedení a zablokovali energii na Krym, brání obnovení provozu. Pokud by takovíto aktivisté fungovali u nás, a já si nepřeji, aby byli, všichni by je nazývali teroristy.

Pane ministře, tato věc se opakuje v České televizi a považuji to za velice špatný signál, který by si mnoho skupin u nás mohlo vyhodnotit i tak, že prostě mezi tím není rozdíl. Byl bych opravdu velice rád, kdybyste v tomto něco udělal. Děkuji, pane poslanče. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, navážu na svého předřečníka.

Dokonce se někde objevují informace, že by to mohli být všichni žáci základních škol. Odhady o zavedení právě do těch třetích tříd hovoří o nákladnosti tří miliard korun ročně, což je určitě nezanedbatelná částka.

Nicméně chtěla bych vás poprosit o to, abyste tyto informace buďto uvedla na pravou míru, nebo sdělila, jaké jsou vaše plány v oblasti zavádění obědů pro školáky zdarma.

Nicméně na to, abychom zaváděli takovéto opatření, rozhodně státní rozpočet nemá peníze a rozhodně to ani není funkční řešení, protože tady k tomuto jsou určeny dávky a dávky by měly být tím, co pomáhá rodičům plnit jejich vyživovací povinnost vůči dětem, pokud sami nestačí ze svých příjmů. Poprosím paní ministryni o odpověď.

V souvislosti s novelou školského zákona, která předpokládá povinné předškolní vzdělávání, se jak na půdě Poslanecké sněmovny, tak v odborné veřejnosti diskutovala otázka nástroje z hlediska zvýšení přístupu do předškolního vzdělávání, a to zavedení bezplatnosti stravování v předškolním vzdělávání.